Takže já jsem vám chtěl na závěr všem poděkovat a doufám, že tímto způsobem na různých konkrétních tématech, i když se třeba celkově neshodneme na hlavních programových bodech, byť zrovna toto je jeden z klíčových programových bodů hnutí SPD, zásadní postoj k problému migrace, tak doufám, že budeme spolupracovat se všemi stranami dále na dalších tématech a rádi i my se budeme bavit nad vašimi programovými body a rádi podpoříme dobré body.

Dvě minuty. Děkuji, bude to kratší, pane předsedající. Jen velmi krátce.

Vážený pane předsedající, vážená vládo, kolegyně, kolegové, doufám, že se už konečně dostaneme k hlasování. Dovolte mi, abych i já zhodnotil průběh dnešního dne. Zejména bych chtěl poděkovat všem těm, kteří hlasovali pro to, abychom počkali až na to, kdy pan předseda vlády bude skutečně moci seznámit výbor pro evropské záležitosti s tím, jak probíhala Evropská rada, a i přesto, že to nevyšlo, tak děkuji vám všem, kteří jste pro to hlasovali, protože to dávalo logiku, aby i výbor pro evropské záležitosti před projednáním tohoto závažného a klíčového bodu také mohl slyšet i to, jak to probíhalo konkrétně na Evropské radě, od pana premiéra. Takže těm bych chtěl poděkovat. Chtěl bych poděkovat i jmenovitě předsedovi evropského výboru Ondřeji Benešíkovi za to, že tady uváděl na správnou míru spoustu mýtů, nepravd.

Ale chtěl bych poděkovat i za určitou zdrženlivost, že jsme tady neslyšeli reakci úplně na všechno. Já jsem za to velice rád, protože opravdu bylo to pro mě velmi zajímavé. Děkuji vám za to, protože si myslím, že to byl vynikající zážitek, a doufám, že si ho brzy zopakujeme, protože pro nás všechny, i když jsme tady třeba už druhé volební období, to bylo něco mimořádného.

Děkuji.

Mně to nedá, jenom poslední reakce. Já myslím, že to je mimořádně závažný bod.

První je na řadě pan poslanec Benešík. Připomínám, že podrobná rozprava slouží k tomu, abychom...

Nyní pan poslanec Luzar. Pane předsedající, děkuji za slovo. Jak jsem avizoval v rozpravě, klub KSČM připravil návrh, který vychází z návrhu stanoviska českých europoslanců, které přednesli v Evropském parlamentu.

odmítá balík změn, které odstraňují ustanovení, jež by do určité míry mohla mít pozitivní vliv na omezení nežádoucích druhotných pohybů v rámci členských států; odmítá balík změn, které by představovaly další administrativní zátěž zejména pro správní orgány členských států; odmítá podmiňování zachování příspěvků z unijních fondů pro realizaci návratu státních příslušníků třetích zemí. Proto tento návrh k hlasování stahuji. Poprosím, jestli tedy návrh se bude předávat panu zpravodaji? Je stažen, dobře. Dobrý večer, dámy a pánové, dnes naposledy. Já nebudu zneužívat tohoto slova, abych útočil na nějaké ostatní poslance nebo někoho urážel, protože jde o vážnou věc, ke které čemuž jsem velice rád došlo ke shodě všech, nebo takřka všech politických subjektů této Sněmovny.

Čili já se daleko raději vzdám, stahuji toto své usnesení, abychom mohli my všichni jako Češi dát silný mandát vládě, že má hájit stanoviska, na kterých jsme se tady všichni usnesli, to znamená rozhodovat si sami o migrační politice jako Česká republika. Já také děkuji.